No, tohle samozřejmě už bylo uvedeno v původním trestním oznámení.

Čili tu argumentaci policie musí prolomit.

Já jsem to tam neviděl, není to tam. Takže jak může policie ze souhry nějakých událostí ona samozřejmě si může myslet, že to tak bylo.

Ona vzala vyšetřovací verzi a aniž by pro to měla nějaké konkrétní doklady, tak prohlásila, že to tak bylo, a poslala žádost do Sněmovny. A to je podle mě špatně.

Na co policie čeká? Na vydání poslanců? Vždyť může stíhat ty ostatní osoby také. Koneckonců trestného činu dotačního podvodu se dopustí ten, kdo uvede v žádosti o dotaci nepravdivé údaje. Takže tam byl někdo, kdo vyplňoval nepravdivé údaje údajně, podle policie , a tím tedy spáchal trestný čin, nebo měl spáchat, tak proč ho policie nestíhá teď?

Ti ostatní byli, když tak mě opravte, ale ti tuším byli také stíháni v tu dobu. Takže to je nelogické. Samozřejmě to vyvolává otázky.

U tohoto případu bylo k dispozici rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který konstatoval, že to zadání předmětné zakázky proběhlo v rozporu se zákonem. Takže máme porušení zákona, pak se musela někde najít škoda a porušení zákona a vznik škody, vlastně trestní odpovědnost. Proč teď to policie dělá obráceně? Aby naopak ovlivnila ten OLAF? Ale proč to dělá?